A přímo v tom návrhu je napsáno, že ty další vlády by měly řešit přehodnocení věku odchodu do důchodu. Takže si tady hrajeme na sebe takovou hru. Není to nic jiného.

Takže tohleto je jediné, co dokážete v rámci důchodového systému v České republice nabídnout. Už neřešíte to, jestli odvody budou tak, jak jsou vysoké, i nadále, nebo jestli je třeba budeme nějakým způsobem měnit. Z tohohle hlediska je to vrcholně nezodpovědné, je to vrcholně populistické a netvrďte že ne. Je to tak. A v tomhle tom směru samozřejmě takové věci nemůžeme jako TOP 09 podpořit. Já děkuji paní poslankyni. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

Děkuji. Děkuji.

Vše faktické poznámky. Když nevíme kudy, tak vytáhneme církevní restituce. Já chci říct, že tato vládní koalice nebyla schopna za celou dobu své vlády předložit důchodovou reformu.

Je to jenom vaše chyba a vaše neschopnost jako vládní koalice.

Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, tak už také napotřetí. Já bych prostřednictvím pana předsedajícího chtěla své kolegyni ze sociálního výboru paní Pekarové Adamové vzkázat, že vrcholně nezodpovědné vůči seniorům je to, že teď v době ekonomického růstu bychom jim neměli zajistit důstojný život. A nechci tady uvádět další čísla, kolik seniorů žije v chudobě.

A chápu, taky mi vadí, že to přišlo pozměňujícím návrhem.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

To je logické z hlediska toho, jak v tomto směru jsou navázány důchody na ty předchozí výdělky také. Ale já jsem chtěla zejména také prostřednictvím opět pana předsedajícího k panu Zavadilovi, panu předsedovi výboru.

Tak se ptám, proč za tři a půl roku nebyla tato změna, valorizační mechanismus, připravena tak, aby prošel běžně připomínkovým řízením, proč to nebylo už v samotném návrhu zákona a proč to máme tady jako pozměňovací návrh.

Na to bych ráda znala odpověď. Děkuji.

A tu jistotu jim bohužel nedáváme.

My žádáme tuto vládu, aby přišla s návrhem důchodového systému. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Tato novela zákona o důchodovém pojištění by se mohla také nazvat čekání na zázrak. Anebo, což možná není namístě na tomto poli, nebo na tomto plénu, ale připomíná to situaci člověka, který padá z jedenáctého patra vysokého domu a je už tak na úrovni pátého, už čtvrtého a říká si: Pořád dobrý. Hlavně když mě zase zvolí na ty čtyři roky, třeba.

K zastropování věku odchodu do důchodu na úrovni 65 let se vedla poměrně velká debata, jestli ano, nebo ne. Problémem je, že takovéto zastropování neřeší v důchodovém systému ale absolutně nic. Jednak se samozřejmě týká až těch lidí, kteří odejdou do důchodu až po roce 2030, to je jedna věc, takže my tady stanovujeme úkoly pro následující politické reprezentace.